Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Pokud máme před sebou jednání ve formátu polovičním, všichni ti, kteří nejsou přítomni, jsou omluveni na základě dohody poslaneckých klubů.

Tak. Navrhujeme zařadit do schváleného pořadu 72. schůze nové body, a to je sněmovní tisk 1095/2, je to novela zákona o spotřebních daních vrácený Senátem. Je to návrh, který nelze vetovat, protože jde o ústavní rozhodnutí, kdy návrh vrácený, zamítnutý Senátem, se zařadí na nejbližší probíhající schůzi.

Teď prosím o klid, abychom si dobře rozuměli.

To je z mé strany vše.

Tak. Pane předsedo, máte... Já vám udělím slovo za chviličku.

Tak ještě chvilku, pane předsedo... Máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já bych jménem našeho poslaneckého klubu přednesl návrh, jak upravit či doplnit program dnešního jednání.

Pracovně řečeno náhrady za škody způsobené kormoránem. Dále bod č. 47, tisk 992 Ministerstva zdravotnictví o veřejném zdravotním pojištění, první čtení.

Dále bod č. 35, tisk 390 rovněž poslanecký návrh, novela Ústavy klouzavý mandát, druhé čtení.